A to je ten absolutně nerovný přístup.

Přesto si troufnu říct, že do té funkce z tohoto pohledu nedorostl. A ještě to prosím vás trošičku zpodrobním. Bohužel součástí těch volebních kampaní je něco, čemu se říká lidově házení špíny na konkurenci, ale pak je vyhlášen nějaký volební výsledek a lidé, kteří jsou úspěšní, se dostávají do výkonné moci, do velice vysokých ústavních funkcí.

Jakmile se to týká pana Babiše, tak je to prostě nezákonné, strašné, nemravné atd.

Nebylo! Pamatuji si, a to jsem si připadal tehdy úplně jako blázen, když jsem navštívil bezpečnostní výbor, jak jste tehdy běhali někteří poslanci za ANO, já je nebudu teď říkat, pro podpisy k panu Ištvanovi do knížky a podobné věci.

Druhý příklad je, prosím vás, starý asi tři týdny. A tady bych dokonce řekl, že pan předseda vlády ve stejné logice zase tu funkci dokonce přímo zneužil, kdy měl tiskovou konferenci po vládě a začal číst nějaký papír o něčem, co se tehdy dělo v Brně, zejména o lidech v Brně. Protože byl proti někomu jinému, než bylo hnutí ANO, tak to byla pravda.

To je moje osobní věc.

To je určitě strašně nespravedlivé.

A to je například můj důvod pro to, proč budu dnes hlasovat proti této vládě.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už tady zazněla celá řada argumentů, kdo a jak bude hlasovat pro vládu či proti vládě, či jaký zaujme postoj. Proč budu hlasovat já pro nedůvěru vládě České republiky? Ze stejných důvodů, jako jsem ji nepodpořil při hlasování o důvěře v červenci tohoto roku.

Tyhle dva důvody mi bohatě stačí.

Nechystám se tady tepat vládu jako celek. Vládne zatím relativně krátce a světová hospodářská situace jí spíše hraje do karet. Dovedu si navíc i z opozice vážit toho, co se pro občany této země povedlo. Ale prosím trochu pokory a sebekritiky, pane nepřítomný premiére. Nemám pocit, že by se například dramaticky pozitivně změnila situace na našich dálnicích, učitelé čekali navýšení mzdy o 20 % už dříve, budou mít o 15 % až od Nového roku, a tak bych mohl pokračovat, abychom byli spravedliví. Nedávno jsme měli 17. listopad, příští rok to bude 30 let od sametové revoluce, a naplňují se její ideály? Skutečnost je taková, že jsou nyní důležitým pilířem vlády, a to vlastně poprvé od revoluce. Pan premiér si stěžuje na novináře.

Když si stěžujeme, tak bychom měli být přísní na všechny strany.